Děkuji, pane poslanče, i za důvěru. Děkuji za slovo, pane předsedo. Já jenom jeden poctivý dotaz vaším prostřednictvím ke kolegovi Bendovi, jak je to nyní s takovými subjekty. Nejsou regulovány vůbec? Nemusí být ani známy vůbec? Tento návrh, který je inspirován slovenskou úpravou, nemá za cíl regulovat, pouze tyto subjekty vytáhnout na světlo, protože se domníváme, že regulovat v tomto případě je téměř nemožné. Dělat si ambice zregulovat tento jev je téměř nemožné. Šli jsme tedy slovenskou cestou a snažíme se pouze o to, aby tyto subjekty byly známy. Nikdy jsem netvrdil, že to řešení je dokonalé, nicméně může přispět k transparentnosti volebních kampaní. Není zřejmě ani v našich silách rozlišit, zda je nějaká činnost činěna se souhlasem té strany. Má být přičítána do celkových nákladů? Bez souhlasu této strany? Může mít pozitivní nádech.

Ještě dvě faktické poznámky pan předseda Stanjura a potom pan poslanec Benda. Já jsem vlastně nepochopil, co nám tím chtěl říct, protože to je jeho hnutí, které tak nejčastěji mluví o tom, jak ty staré politické strany máme regulovat. A pak jsou složitější případy. Souhlasím. Vám, nebo sociálním demokratům? Ale vy říkáte: hlavně že to víme.

Vy zřejmě chcete, a tomu rozumím, jste financováni vlastním předsedou. Tak já tomu rozumím, že vy tou cestou regulace jít nechcete, protože momentálně je to pro vás výhodné. Ale neměli bychom to posouvat podle toho, co je momentálně výhodné, ale jestli ten systém má smysl a jestli bude jakžtakž vytvářet férové podmínky pro svobodnou soutěž politických stran. A pokud nejsou k tomu podobné i ekonomické podmínky, tak si můžeme jenom nechat zdát o tom, že to je svobodná soutěž politických stran. Prosím pana poslance Bendu. Všechno zatím faktické poznámky.

Já ten návrh podporuji. Možná jsme tady malinko ve sporu, protože on tady říká: je to jenom registrace. Já říkám: není to jenom registrace, tak jak je to předložené, je to také nějaká limitace. Ale nějaká limitace tam je.

Pan poslanec Vondráček.

Ne hlavně. Myslím si, že ve světle tohoto zákona vodňanské kuře nebude možné, nebo bude započítáno do voleb. Těžko si představit, že by nějaké reklamy, o kterých ten koncern ví, by se mohlo tvrdit, že o tom ten zadavatel neví. Takže to je součást kampaně.

Co se týče registrace třetích stran, není to požadavek, který by vzešel přímo myšlenkově z hnutí ANO. Přijali jsme myšlenkově slovenskou úpravu a ta vychází řekněme z neziskového sektoru. Je to zkrátka návrh, jak trochu vylepšit tu situaci, která existuje. Tolik na vysvětlení. Doufám, že už nebudu vyvolán. Žádné další faktické poznámky nejsou. Tak ten má přednost. Vážený pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, byl jsem vyzván a požádán panem kolegou Bendou a je slušné mu odpovědět ještě tedy v rozpravě, aby se mohl případně vyjádřit.

To stanovisko neutrální zdůvodňuji tím, že z našeho pohledu nadměrná regulace, účast na volební kampani je velice široce pojata, a my se obáváme, je velice složité pojmout, kde končí svoboda slova a kde už je to volební kampaň.

Děkuji za slovo. Oceňuji pana ministra, že nečekal na závěrečná slova, jak bývá zvykem, ale že se zapojil do diskuse, aby případně na to mohli ostatní diskutovat, byť já nebudu reagovat na to, co právě sdělil.